Děkuji za dodržení času. Pan ministr není přítomen, takže vám odpoví do 30 dnů písemně.

Prosím, pane poslanče. Děkuji.

Já se domnívám, že prostě ministerstva jako centrální orgány státu obecně jaksi jsou nabobtnalá, co se týká počtu lidí, a tím pádem i agendy, kterou si ti lidé vymýšlejí, a nevidím to jako moc dobrý nápad, aby se v rámci zefektivnění jakéhokoliv procesu nabírali další lidé do státní správy. Takže součet každoročních nákladů tady vidím za 18 a čtvrt milionu a jednorázových nákladů 25 milionů. Tak bych se vás chtěl zeptat, jestli o tom víte, že se vám tam za zády jakoby zase rozbobtnává prostě státní správa, a jestli je to skutečně tedy podle vašeho názoru nutné. Já také děkuji. A prosím pana ministra o odpověď. Máte slovo, pane ministře.

A pak musí být také přezkum. To je vlastně také něco, co Ústavní soud řekl, že je problém, protože vlastně tam není žádný přezkum.

A nemyslím si, že to navýšení je nějak zásadně velké.

Já také děkuji. Děkuji, pane ministře, za vysvětlení a popis toho obsahu zákona.

Prosím pana ministra o doplňující odpověď. Není tomu tak.